Potom bychom tedy pokračovali bodem nově zařazeným a body 10 až 17 a 32 schváleného pořadu schůze můžeme projednávat nejdříve v 11 hodin, kdy uplynou zákonné lhůty k jejich projednání. Odpoledne bychom potom pokračovali ústními interpelacemi.

Dorazila mi ještě další omluva, a to od pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, který se omlouvá na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny.